Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Petra Dolínka, připraví se pan Ivan Adamec. Děkuji.

To znamená zařadit to potom jako v zásadě čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý a devátý bod čtvrtečního jednání včetně případně dohody o režimu, abychom jednali i po ústních interpelacích.

Děkuji za případnou podporu návrhu.

Takže konkrétně co se tam děje.

Proč předkladatelé překládají tuto novelu?

Podle řady studií nemá výše alkoholu do půl promile významný vliv na schopnost ovládat vozidlo. Předkladatelé zároveň navrhují i zachování nulové tolerance alkoholu v krvi pro rizikové skupiny řidičů. O těch už jsem tady mluvil. Navrhovatelé zároveň počítají se zvýšením sankcí pro řidiče překračující limit půl promile. Proto navrhuji, abychom tento poslanecký návrh zákona zařadili pevně na příští úterý odpoledne, pokud tam budou zařazeny pevné body, tak za pevně zařazené body, nebo v pátek po třetím čtení zase jako první bod. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, chtěl bych vás velmi zdvořile požádat o předřazení bodu 65, je to zákoník práce, sněmovní tisk 159. V případě, že se nepodaří zařadit tento bod dle jeho přání, navrhuji, aby byl zařazen na příští pátek jako druhý bod našeho jednání. Krátké zdůvodnění. Já si myslím, že nejenom nové povinnosti, které se valí na naše občany prací této ctěné Sněmovny, jsou tím, co bychom pro občany měli dělat, ale i drobná zjednodušení života si určitě naši občané zaslouží, a myslím si, že drobný pozměňovací návrh, který bych rád připravil do tohoto zákoníku práce, který se týká referentských zkoušek, by zcela jistě ulehčil životy i mnohým z vás.

Ovšem nevíme, co se stane v momentě, kdy na toto povinné školení zapomenete, například v případě nehody, jak se k tomu bude chovat pojišťovna, jak se k tomu bude chovat váš zaměstnavatel.